Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, državne tajnice, kolegice i kolege. Pa danas kad govorimo o Interpelaciji o radu Vlade RH u provođenju strukturnih reformi, puno su mi bile draže rasprave onih kolega koji su iznosili podatke, pa makar nekad i bila nezadovoljna brojkama o kojima su govorili i pokraj tih brojki kad su iznosili svoje stavove nego oni koji su samo paušalno govorili ništa ne valja, ništa nije napravljeno, nikad gore i slično. Naime, samo kratko bih prešla preko svih ovih brojki. Dovoljna potvrda o radu ove Vlade, strukturnih reformi, provedbi fiskalne konsolidacije, vođenje ekonomske politike, najbolje govori podatak da smo nakon 7 godina iz smeća ponovno povećali kreditni rejting i postao nam je investicijski. Nadalje, BDP porastao je u 2018. za 2,6%, imamo promet od trgovine na malo u 2018. koji je porastao za 3,8% u odnosu na 2017. a i onda je bio veći u odnosu na onu prethodnu. Mi iz turističkih područja rado govorimo o turističkim podacima i brojkama, tako imamo broj noćenja veći u 2018. za 4%, dolazak gostiju za 7,1%, a i 2017. je isto tako bilježila povećanje. Netko onako gleda ironično i kaže svaka vam je rekordna, sigurno da nam je rekordna kad je svaka naredba bilježi još veći broj i dolazaka i noćenja. Izvoz roba je također porastao u 2018. za 2% u odnosu na 2017., 2017. opet u odnosu na 2016. i tako redom, sve su to brojke i podaci koje dovoljno govore koliko ova Vlada ulaže napore i kakve ima rezultate. Međutim, ja bih o jednom istraživanju o kojem danas nitko još nije govorio, a to je istraživanje Američke gospodarske komore. Naime, ona ima, okuplja više od 230 američkih, hrvatskih i drugih međunarodnih poduzeća koji zapošljavaju više od 78 tisuća ljudi u Hrvatskoj. Često se danas znalo čuti da se u Hrvatsku ne ulaže, da poduzetnici bježe, zaobilaze Hrvatsku i sl., pa je jako zanimljivo ovo istraživanje koje je napravila Američka gospodarska komora za poslovanje u 2018. Kaže, iz rezultata istraživanja vidljiv je optimizam poslovne zajednice u Hrvatskoj koji se nastavlja i ove godine. Pozitivnu ocjenu poslovanja u protekloj godini dalo je 72% ispitanika. Širenje poslovanja najavilo je 81% ispitanika, čak nova zapošljavanja planira 75% ispitanika. Nadalje, imamo brojke, kaže povećanje broja zaposlenih u 2018. imamo kod 60% ispitanika. Danas se često čulo, nisam željela replicirati jer sam željela ovo u jednu raspravu objedinjeno sve ove podatke iznijeti, kaže kako je poslovno okruženje u Hrvatskoj vrlo loše. Evo, gospodarstvenici u RH, poslovno okruženje vrlo lošim ocjenjuju svega 2,56% 14% ispitanika smatra da je proteklih 5 godina došlo do pogoršavanja uvjeta poslovanja, što znači da većina njih smatra da je bar prosječno, ako ne dobro i vrlo dobro. Kad govorimo o glavnim ograničavajućim faktorima poslovanja u 2018. godini, zanimljivo je vidjeti da više duge i kompleksne administrativne procedure uopće ne smatraju kao ograničavajući faktor. Najveći problem je nedostatak odgovarajuće radne snage. Kad nas uspoređujete i danas smo dosta čuli usporedbu RH i poslovanja u Hrvatskoj sa onim u regiji, može se vidjeti da svega 9% ispitanika kažu da su najlošiji uvjeti u Hrvatskoj, a najviše njih smatra da su prosječni kao i u usporedivim zemljama. Nadalje, još, zadnji podatak o kojem bih govorila, tu kaže, koje biste od 3 navedenih problema ocijenili najvećim nedostatkom, više od 50% ispitanika smatra da je to malo tržište mali broj stanovnika i to je razlog zbog kojeg ne mogu više i bolje ulagati. I evo, apel svim kolegama, u istraživanju koje je spominjao i kolega Sladoljev, kaže da glavni motiv za iseljavanje nije ekonomski, međutim kaže, političke elite zajedno sa medijima šalju poruku da u Hrvatskoj više ništa nije ostalo vrijedno i da se spašava tko može i to je jedan od razloga zbog kojih mladi, pa čak i oni, oni ima 10% ljudi koji nikad nisu ni potražili zaposlenje u RH je napuštaju.

Hvala lijepo. Poštovana kolegice u pravu ste, treba govoriti temeljem brojaka. One govore puno više nego pute isprazne priče političara u našoj sabornici. Pa evo, ja ću iznijeti neke brojke, brojke, ne naših analitičara, nego međunarodnih analitičara koje temeljem niza parametara, desetke i stotine parametara uzimaju u obzir, rade rangiranje prema pojedinim kategorijama. Pa tako evo, vidite, Doing Business ljestvica koja je jako važna i svi se na nju u javnosti pozivaju, Hrvatska je dakle, pala, od Vlade SDP-a do danas za 18%, za 18 mjesta. To je podatak koji sigurno nije ohrabrujući i ne ukazuje na dobar rad ove Vlade. Kod indeksa demokracije, što radi renomirani časopis The Economist, britanski, za koji svi znamo, Hrvatska je u zadnje vrijeme pala, dakle, za 9%, od SDP-ove Vlade kad smo bili na 51. mjestu, danas na 60. Hvala lijepo. Kolega Klisović, rekla sam da poštujem sve one rasprave u kojima smo mogli čuti brojke, ma da se s nekim, neke mi nije ni drago čuti. Međutim, ne možete osporiti da je nakon 7 godina po prvi puta kreditni rejting RH porastao iz smeća u investicijski.

Ovaj, u ovo vrijeme mislim da nije loše malo statističkih podataka reći. Gđa. Branka Juričev je rekla podatke Američke gospodarske komore, ja ću reći par podataka Državnog zavoda za statistiku. Evo, kad govorimo o makroekonomskim kretanjima u 2018. i 2049. godini, nastavljena su pozitivna kretanja u 2018., u domaćem gospodarstvu, započeta još u 2016. nakon 6 uzastopnih godina pada gospodarske aktivnosti.

Najveći doprinos rastu BDP-a u 2018. došao je od potrošnje kućanstava, koja je realno povećan za 3,5%. naravno, od rasta izvoza roba i usluga, bruto investicije u fiksni kapital te državne potrošnje, obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u realnom rastu ... [[Govornik se ne razumije.]] vrijednosti od 2,1% u 2018. najviše doprinio rast BDP-a u trgovini, prijevozu i turizmu. U 2018. zabilježen je realan međugodišnji rast prometa u trgovini na malo od 3,8%, u prva dva mjeseca 2019. realni međugodišnji rast prometa u trgovini na malo iznosio je 6,4% U turizmu, kao što je i Branka spomenula, u 2018. broj dolazaka turista povećan je 7,1%, dok je ukupan broj noćenja povećan za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U siječnju 2019. broj dolazaka turista je smanjen za 1%, ali očekujemo da će on do kraja godine biti veći ili barem na istoj razini kao što je to bio u ovoj godini. Prihodi od turizma u 2018. iznosili su 10,1 milijardu eura, te zabilježili porast od 6,4% u odnosu na prethodnu godinu. Građevinske aktivnosti su porasle za 4,9%, vrijednost robnog iznosa je povećana za 3%, zabilježen međugodišnji rast robnog izvoza od 4%, zaposlenost ukazuje na rast anketne zaposlenosti 1,8% u odnosu na prošlu godinu, broj osiguranika mirovinskog osiguranja u cijeloj 2018. povećan je za 2,3% u usporedbi s 2017., dok u prva dva mjeseca 2019. broj osiguranika povećan za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Anketna stopa nezaposlenosti iznosila je 8,4% te je smanjena za 2,8%-tnih poena u odnosu na 2017. godinu. Prosječna bruto plaća zabilježila je međugodišnji nominalni rast od 4,9% te realni rast od 3,3% u 2018. godini. Istovremeno prosječna neto plaća bilježi međugodišnji nominalni rast od 4,3% te realni rast od 2,8% U siječnju 2019. međugodišnji rast bruto plaće iznosio je 3,7% nominalno te 3,5% realno dok je neto plaća zabilježila nominalni rast od 3,4 te realni rast od 3,2% U 2018. ostvaren suficit tekućeg računa bilance plaćanja u iznosu 1,4 milijarde eura, što iznosi 2,6% BDP-a i ukupni bruto inozemni dug iznosio je 38,8 milijardi eura krajem 2018., odnosno 75,4% BDP-a i na međugodišnjoj razini bruto inozemni dug je zabilježio smanjenje u odnosu na 2017. godinu, kada je iznosio 40,2 milijarde eura odnosno 82,1% BDP-a i pritom je najveći ... [[Govornik se ne razumije.]] zabilježen upravo kod duga opće države. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Iskreno govoreći, s obzirom na sastav ovoga Sabora, na sastav Kluba SDP-a i na sastav Kluba MOST-a, ja sam očekivao pomalo drugačiju raspravu. Puno je tu ljudi koji su bili ili ministri ili državni tajnici ili pomoćnici ministra i onda je logično, ako kažeš nekome da nešto ne valja, a ti si sudjelovao u tome, da kažeš ja smatram da bi to trebalo biti tako, tako i tako i ne moraju ljudi složiti, uvijek je više ideja… Dobro, međutim, da li smo bi evo već raspravljamo, počeli smo negdje u 15 i još nešto, znači raspravljamo nešto manje od 8 sati, nijednu konkretnu ideju što bi Vlada eventualno trebala napraviti. Međutim, ja ću početi sa nečim drugim, od čega je ova Vlada počela, mjere prekomjernog deficita, makroekonomska neravnoteža i krediti rejting države daleko od investicijskoga. To je ono što je Vlada naslijedila. Zašto počinjem s ovim, zato što makroekonomske pokazatelje koji su mjerilo da bi netko donio ovakve mjere kontroliraju neki sa strane neovisni kojima nema bit nikakav interes reč da je u Hrvatskoj nešto dobro. A kakva je situacija danas? Izašli smo iz mjera prekomjernog deficita, dakle proračun je praktički pao uravnotežen da nije bila priča oko Uljanika, a o tome ću kasnije mi bi imali suficit, izišli smo iz makroekonomskih neravnoteža i ono što je najbitnije i što će osjetiti svi, a već je osjetio HEP, a to je da je rejting agencija Hrvatski rejting digla na investicijski. Sjetite se što se dogodilo nekoliko dana poslije sa kreditnim rejtingom HABOR-a i što se prije tjedan dana dogodilo sa kreditnim rejtingom HEP-a. Ako su HEP ili druga poduzeća u Hrvatskoj državna koja ovoga koje rejting agencije ocjenjuju dobiju viši kreditni rejting znači imat će jeftiniji prilaz kapitalu, imat će jeftiniji kapital, a onda bi to u konačnici morali osjetiti hrvatski građani na uslugama koje im te tvrtke pružaju, jer ako njih kapital kojim stvaraju nekakav svoj proizvod košta jeftinije taj proizvod će biti jeftiniji, logična stvar da će to osjetit hrvatski građani, to je naprosto činjenica. Međutim, mi ovdje zbog toga što ne želimo jedni drugima priznat neke stvari, pričamo nekakve nebuloze koje naprosto ne stoje.

Međutim, ono o čemu smo možda danas isto tako trebali razgovarati 2015.-toj Hrvatska Vlada mislim da je dala 2.150 ili tako nešto radnih dozvola, a sad je procjena da će Vlada trebati dati preko 64.500 radnih dozvola. Dakle, imamo jedan realni problem na tržištu rada, nedostatak radne snage. Ajmo razgovarati, svi se busamo da razgovaramo sa ljudima, ajmo razgovarati sa poduzetnicima, hoćemo tu na kontinentu razgovarati sa građevinarima, sa metalcima, pa ih pitajte da li ima radne snage, hoćemo otić na more pa razgovarat sa hoteljerima, sa ugostiteljima, da li smo mi možda ovdje progovorili danas i mislim da bi o tome trebali postići koncensus jer to je naprosto jedno nadstručno pitanje u ovom trenutku u Hrvatskoj kakve mjere mi to možemo ponuditi toj djeci u 8 razredu, kako popularizirati, kako dignuti to da postanu zainteresirani za nekakva obrtnička zanimanja. I ne moramo biti stručnjaci za neko područje, ali možemo dati ideju, oni koji više znaju o tome će tu ideju iskristalizirat, dat na javnu raspravu, ali gledajte ja mislim da mi u Hrvatskoj naprosto moramo razmišljati kako djeci u 7 i 8 razredu približiti ta obrtnička zanimanja i kako ih privući da upisuju te obrtničke škole da imamo na šta sutra naslonit gospodarstvo. I ona da netko tko je to rekao danas gospođi Ramljak, e vi ste trebali napravit to i to, niste, al mogli bi to napravit, pa vjerojatno bi gospođa sa ministricom raspravila neke stvari pa možda bi se rodio nekakav konkretan reformski zavjet. Međutim, kad govorim o reformama vrlo često su te reforme poštapalice. Međutim za provest jednu reformu treba se poklopiti niz okolnosti, a osobito u Hrvatskoj koja ima 3 velika strukturna proračunska problema. Jedan su mirovine, drugi je zdravstvo, a treći je pozitivan ali ne ovisi sve o Vladi, ovisi i o mnogim drugim subjektima, a to su Europski fondovi. Jer to otvara Hrvatskoj u ovom trenutku veliku mogućnost za investicije, ali iskreno govoreći ja nisam sretan kao neke kolege tu da većina sredstava iz EU fondova se koristi za gradnju javnih objekata. Javni objekata najlakše napravit, ali ga je užasno teško održavat. Kad govorimo i o tome smo danas trebali govoriti, govoriti o sredstvima iz EU, ali sredstvima koja će otvoriti nova radna mjesta. I to je ono o čemu trebamo imati konsenzus, to je ono o čemu trebamo se nabacivat s idejama i nešto napravit, evo tu je kolega Pranjić gradonačelnik, on će bez problema napravit vrtić, ali 10 radnim mjesta samo u nekoj jedinici lokalne samouprave i te kako se treba pomučit da stvori uvjete da se ti 10 radnih mjesta otvore. Reforme, evo ja ću samo jednu dotaknut ono što mi je najbliža, to je porezna reforma. Dakle, i po njoj se točno vidi da je nju ministar strukturirao sa određenim ciljevima, ma jasno u datom momentu ocjenjujući, procjenjujući što se događa u Hrvatskoj, ocijenio da treba rasteretiti cijenu rada i praktički porez, jer danas kad pogledate najniže plaće su praktički nisu oporezive uopće skoro 7, 8.000 kuna. Međutim ono što je vrlo bitno on je tu napravio dvije stvari, s jedne je oslobodio 5 milijardi kuna koje su hrvatski građani pretvorili u potrošnju i na takav način generirali i rast bruto domaćeg proizvoda, s druge strane jednim sasvim drugačijim kriterijem dodjele sredstvima jedinica lokalne samouprave, mnoge jedinice lokalne samouprave su dobile daleko više sredstava nego što su imale prije, a ne kao potez prethodne vlade kad o tome može se vidjeti tko je šta i kao raspravljo kad je jedinicama lokalne samouprave naprosto uzeto 1,5 milijardu kuna. I dakle, o toj poreznoj reformi možemo govorit i druga stvar kolegice i kolege sjetite se kad smo govorili ovdje o smanjenju PDV-a. Tada sam reko ajmo svi ovdje raspravljati, prisilit se raspravom da trgovci moraju smanjit cijenu, a ne mi smo odmah govorili oni neće smanjit cijenu, pa tko su oni da neće smanjit cijenu. Ako je njima država smanjila stopu PDV-a onda su one napravile ekstra profit, OK, nećeš tu smanjit cijenu a sutra će se morat pojavit veća dobit, negdje se mora pojaviti taj ekstra profit. Dakle, kolegice i kolege da smo možda raspravljali na ovakav način, možda bi došli oko suglasja oko nekih stvari o ovoj interpelaciji. Jer zašto? Uvijek, svaka reforma može bit veća, bolja i jača za onog koji je promatra sa strane, a za onog koji je provodi je izrazito naporna i bolna jer mnogo je onih koji su unutra itekako dotaknuti, zakinuti, oni misle da su zakinuti i što je najbitnije, tu reformu u konačnici treba uklopiti i u državni proračun. Zato sam rekao da sam, žao mi je s obzirom na strukturu i Kluba MOST-a i Kluba SDP-a da nismo razvili takvu raspravu jer naprosto mislim da ima znanja i u jednom i u drugom klubu da raspravljamo na ovakav način. Žalosti me kad raspravljamo ovdje, sretni smo kad netko kaže da je nešto loše. Znate zašto?

Oni postave anketna pitanja i postave ta pitanja svim dionicima društveno političkog gospodarskog života u RH. Ja sam imao slučaj za 2005., 2006. da je jedno Odvjetničko društvo iz Varaždina odgovorilo da njima za dobivanje građevinske dozvole treba 900 dana. I znate kako je RH bila pozicionirana po onim skalama na listi Doing Business reporta za dobivanje građevinskih dozvola gore negdje Bogu iza nogu? I kad sam ja to rekao na sjednici Vlade da nije u redu, da je to malo drugačije, e pa nije to baš tako. Međutim, kad neki dan raspravljamo o Zakonu o sprječavanju pranja novca i kad nas međunarodne institucije, koje nadziru to, kažu da je RH među 10 zemalja koje postoje, gdje postoje najmanja opasnost za pranje novca, onda je to ismijavanje.

Hvala uvaženi potpredsjedniče HS, potpredsjedniče Vlade, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege, evo već malte ne 8 sati raspravljamo i vidimo da se međusobno prepucavaju dva bloka, šta je bilo, kako je bilo, kako je sada, mnoge brojke se iznose, analiziraju. Ja, evo kao oporbeni saborski zastupnik ću pohvalit rad svega što je dobro ove Vlade i svih Vlada do sada, znači, svih Vlada do sada. Ali sagledajmo činjenicu u kakvom se sada stanju nalazi RH, uspoređujući RH sa konkurentnim državama.

Pa zbog čega mi takav imamo gospodarski rast ako uspoređujemo s konkurentnim državama? Tko je za to kriv? Za to smo krivi svi zbog sustavnog neprovođenja reformi, ali reformi u pravom riječju, reformi zaokreta za 180 stupnjeva. Što sam rekao u početnom izlaganju na repliku, prvu repliku potpredsjednika Vlade, smatram osobno da je reforma svih reformi u RH, reforma javne uprave. I za reformu javne uprave ne treba puno novca, kao za reforme zdravstva, školstva i svih ostalih sektora, ali znate treba političke odlučnosti, treba volje i treba konačno jednom doći Vlada koja će srezati određena radna mjesta koja su bespotrebna, bez imalo emocije, bez imalo kalkulacije jer jedino tako možemo opstati. Nitko mi ne može zdravo logički, znači, zdravo logički bez politike, dokazati da je normalno da godišnje iz RH iseli 65 000 ljudi, a da se javni sektor koji bi trebao biti na usluzi ljudi, povećava, znači, to logika zdrava ne može apsolutno nikako opravdati. Di imate odljev stanovnika, da imate iseljavanje, a da javni sektor koji treba služiti svim stanovnicima, gospodarstvenicima i poduzetnicima, sve više i više buja. RH nije promijenila granice od 91, niti ne znam da je povećala broj stanovnika da bi imala opravdano povećavanje broja zaposlenih u javnom sektoru. Nastavi li se ovakva politika javne uprave RH dogodit će se situacija da za 50.g. u RH će živjeti oni ljudi koji imaju stranačke iskaznice vladajućih stranaka bez obzira koje profesije oni bili i to je realnost. Vlada je usvojila akcijski plan, 2017. akcijski plan je odobren od Europske komisije i odobreno nam je 880 milijuna kuna kada je MOST imao Ministarstvo uprave. Kolko je tih 880 milijuna kuna sada realizirano? Nijedan posto, doslovno oko 1% je realizirano i mi govorimo da ćemo ostvarit gospodarski rast. Pa kako ćemo ostvarit gospodarski rast kad efikasnost naše javne uprave po svjetskim parametrima doslovno u rangu efikasnosti javne uprave Venezuele? Kako mi možemo uopće ubrzati gospodarstvo ako se u RH ne može ništa bez papira rješavati? Druge države su se digitalizirale, ubrzale. To je isto kao da radite dvije zgrade i govorimo da ćemo mi bit konkurentni gradeći zgradu na ruke, dok drugi gradu zgrade suvremenim tehnologijama. Znači, jednostavno treba doći do reforme procesima digitalizacije i ako digitalizirate procese kao što bi trebali, to bi bila prava reforma, a onda se ne bi, bez obzira što se ne može već opravdati povećavanje javne uprave zbog smanjenja ljudi, a kamoli još kad se digitaliziraju pojedini procesi. Kod nas je obrnuta situacija. I osvrnuti ću se još na jednu drugu tezu to je što se tiče regionalnog razvoja. Mi moramo biti svjesni ovdje sam na izlaganju državnog proračuna govorio da Hrvatska nema politiku vlastitog regionalnog razvoja jer sramotno je izdvajanje 300 milijuna kuna iz državnog proračuna za vlastitu politiku regionalnog razvoja. Naša se politika regionalnog razvoja isključivo bazira na fondovima EU a svi znamo kako dolazi do tih sredstava, doslovno na jednom primjeru jednog malog projekta, jednog malog grada koji se projektira projekt 2016., prijavljuje 2017., realizira 2018. sa okončanim situacijama 2019. 4 generacije ljudi. I mi nemamo vlastitih novaca, vlastitih novaca da bi omogućili da ljudi ostanu u ruralnim područjima. Jer nije više problem ni iseljavanje iz Hrvatske, problem je urbanizacije Hrvatske. Problem je doslovno što se Hrvatska svela na politiku koja se vidi sa ova dva brijega, jedan Pantovčak, jedan Markov trg. Ono što se događa u ruralnim krajevima se očito ne vidi. Jučer sam pohvalio Zakon o vodnom gospodarstvu, odnosno okrupnjavanjima bez obzira što će taj zakon, recimo mog, izgubit ću autonomiju u svom komunalcu ali to će mi značiti da će se smanjiti cijena vode stanovnicima. Ja ne vidim drugih takvih sličnih zakona, prije svega kad govorimo o brdsko planinskom području ili potpomognutom području, to su područja koja ubrajamo 2/3, površine Hrvatske. I ja ne vidim sa aspekta Ministarstva regionalnog razvoja ali ni drugih ministarstava po čemu gospodarstvenici imaju bolje, ne znam sufinancirane stope ili porezne ili poreza na dobit u tim područjima. Odnosno zašto bi recimo konkretno da budem plastičan, poduzetnik jedan iz okolnog mog Splita došao u Vrgorac jer mu je država omogućila određene benficije. Mi smo takve beneficije imali. I tada smo imali gospodarski rast, i tada su gospodarstvenici dolazili. Ulaskom u EU sve te beneficije su ukinute i mi ne možemo govoriti o zadržavanju ljudi u ruralnim prostorima po sistemu da se otvori fond ne znam od brdsko planinskog sada područja 20-ak milijuna kuna za 83 grada ili općine gdje će se sufinancirati 200, 300 tisuća kuna za nogostupe za ne znam za ceste. I sam sam aplicirao za pojedine projekte iako samo duboko svjestan da u obnovljenom vrtiću za 10 godina ako se ovakva politika nastavi u Vrgorcu i sličnim mjestima neće više biti ni djece pa će biti pitanje održavanja svih tih sustava a prije svega velikih sustava koji se sada planiraju graditi a to su sustavi aglomeracija. Postavlja se pitanje kako će se oni održavati, pitanje vodoopskrbe, pitanje doslovno funkcioniranja osnovnih sustava potrebnih za život u ruralnom području Hrvatske. I vidim da tu ne postoji radikalan zaokret. Dobro je da su se raspisali natječaji za milijardu kuna vrtića. Ali evo konkretno znam pojedine gradonačelnike i načelnike u Dalmatinskoj zagori koji jednostavno neće moći iz svojih kapaciteta financijskih zaposliti djelatnike u tim vrtićima. Znači neće imati mogućnost zaposliti djelatnike u tim vrtićima. Na prijedlogu državnog proračuna osobno sam dao jedan amandman i vidjeti ćete da će za par godina trebati doći do te intervencije iz državnog proračuna pomoći gradovima, prije svega u predškolskom odgoju jer sustav predškolskog odgoja je sustav obrazovanja. Znači vrtić nije područje čuvanja djece nego jedan sustavan, obrazovni sustav i ne mogu djeca iz ruralnog područja biti u drugačijim okolnostima kao djeca urbanih područja. Kad pogledate cijene vrtića, vidjeti ćete da su vrtići u ruralnim područjima puno skuplji nego u urbanim područjima jer normalno jedinice lokalne samouprave ih ne mogu financijski potpomognuti što se tiče dijela naknade što uplaćuju roditelji. Ja znam da je fiskalnim izravnavanjem pomognuto jedinicama lokalne samouprave, pomognuto je preko 2 milijarde kuna, nositelj tog zakona je bilo Ministarstvo financija dok pojedino Ministarstvo regionalnog razvoja, krovno Ministarstvo regionalnog razvoja raspolaže sa oko vlastitih nacionalnih 300 milijuna kuna. Prema tome, ili želimo pomoći tom ministarstvu po sistemu da se poveća nacionalni iznos s kojim on raspolaže ili to ministarstvo jednostavno treba ukinuti i pripojiti ga Ministarstvu financija. Zahvaljujem kolegi Praniću. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Pranić, mogao bih se ja složiti sa nekim vašim zapažanjima. Drago mi je ovo što ste zadnje spomenuli, krenuti ću od kraja, za fiskalno izravnavanje, to je nešto što smo mi u zadnjem mandatu Vlade pokušavali donijeti no mislim tada nismo uspjeli, ali uspjeli smo sada, kada govorim mi, mislim na HNS. Kada ste spominjali reformu državne uprave mislim da je tu sigurno da su se u to zaklinjale sve Vlade do sada i svi govorili kako je to potrebno u zadnjih 29 godina. No, sigurno ne bi voljeli ni da netko kaže da se to radi možda prebrzo. Ali ono što je cilj i što je smisao je da mi de facto možemo reći da imamo 30% viška i 15% manjka zaposlenih. I mi imamo sada između 2 čitanja Zakon o državnim službenicima koji se donosi zbog predsjedanja EU i tu sigurno već možemo nešto korigirati i krenuti u tim smjerovima koji upravo će doći do efikasnije i bolje uprave.

Što bi se dogodilo? Apsolutno ne bi ni osjetili u sustavu funkcioniranja, ne bi ni osjetili. Što se tiče županija, rekao sam u jednoj replici imate sustav da županije upravljaju zdravstvom, školstvom, sustavom navodnjavanja i zbrinjavanje otpadom. Što se događa s centrima za gospodarenje otpadom, najveći problem države? Što se događa sa domovima zdravlja, najveći problem države? Što se događa sa školstvom? U 250 škola još se grije s krutim gorivima. Navodnjavanje, svaka čast pojedinim županijama koje su ušle u modele navodnjavanja ali evo konkretno u našim dalmatinskim županijama pogledajte koliko imate sustava navodnjavanja, prije svega u Splitko-dalmatinskoj županiji iz koje ja dolazim imate Vrgorsko polje, jedno od najvećih polja, imate Imotsko polje, imate Sinjsko polje. Što je s projektima navodnjavanja? Nema ih. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Praniću, pa iznijeli st u svojoj raspravi zaista dosta veliki broj razloga zbog kojih smatrate da došlo i dolazi i do depopulacije zapravo cijelog ovog jednog područja. I vjerujem da ste dobro upućeni u to što govorite i da imate razloga za to. S druge strane, maloprije smo čuli da zapravo evo s vaše lijeve strane jedna kolegica je rekla da zapravo su mediji i kritike te koje su razloga odlaska ljudi iz Hrvatske pa smatrate li vi da zapravo ovo što ste sada izrekli, kritike i možda što će mediji prenijeti će biti razlog odlaska nekih novih ljudi iz Hrvatske ili su ipak neki drugih razlozi u pitanju?

Ok, iseljava se iz Hrvatske ali imate jedan drugi proces, to je urbanizacija Hrvatske o kojoj se malo vode priča zato što svaka do sada Vlada pretežito je bila urbana Vlada koja nije pomagala ruralnim područjima Hrvatske, eventualno sada smo imali fiskalno izravnavanje i povećavanje iako sam odnedavno kazao na Zakonu o brdsko-planinskom području gdje je SDP-ova Vlada ukinula, itekako nas zakinula za kumulative preko 500 milijuna kuna da bi sad ova Vlada vratila reda veličine slično ali postavlja se pitanje da taj iznos treba biti puno veći ako želite nadoknaditi sve ono što se događalo prethodne 4 g. jer ne možemo sad reći odjednom da je financijska situacija dobra, ali kada u gospodarskom rastu sve one 4 zadnje, 5 g. malti ne je bilo puko preživljavanje, koliko para, toliko muzike, da ima više novaca u jedinicama lokalne samouprave u ruralnom području, mislim osobno da bi gospodarska klima bila kudikamo bolja. Zahvaljujem, kolega Pranić.

G. Praniću, prije svega hvala na komentarima, ja smatram da tu kad govorimo o MOST-u ste jedan od rijetkih kojih ja mogu pohvaliti i jedan od rijetkih koji konkretno radite, vodite jedan grad, imate rezultate s kojima ja mislim da s razine ministarstva mogu bit zadovoljan i kad bi vaše kolege puno više radili a puno manje pričali, bilo bi sigurno i u stranci boljih rezultata. Uspoređujemo se uvijek s Njemačkom, sa Švicarskom, Austrijom kad nam to paše a onda s druge strane kad vama paše, uspoređujemo se sa Rumunjskom, Srbijom, Kosovom, Makedonijom. Njemačka ima rast BDP-a 1,4% Hrvatska 2,6% i treba bit veći i učinit ćemo sve da bude veći ali idemo se onda uspoređivat, nije baš puno Hrvata otišlo radit na Kosovo, otišlo je u tu istu Njemačku koja ima manji rast BDP-a od Hrvatske iako zasigurno nije za usporedbu, slažem se apsolutno. Onda idemo govorit o pravim podacima i o pravim usporedbama. Kad govorimo o upravi i Ministarstvu uprave, molim vas, još jednom uzmite podatke koji vam daju vaši kolege iz saborskih klupa, daju vam krive podatke. Ja ne znam što je to MOST napravio u Ministarstvo uprave toliko fantastično i toliko čudotvorno da ste vi sve ... [[Govornik se ne razumije.]] niste napravili ništa jer niste imali vremena napraviti ništa. ne zato što niste htjeli, niste imali vremena napraviti ništa. Usvojili ste jedan akt na Vladi koji je bio pripreman i prije vas. Kad govorimo o EU fondovima i o Ministarstvu uprave, nijedan sažetak vam nije odobrilo Ministarstvo rada koje je nadležno za taj dio odobravanja jer niste napisali, niste stigli napisati, niste aplicirali ništa prije svega prema Ministarstvu rada i mirovinskog sustava koje vam to treba odobrit, niste stigli napisat, ne govorite istinu, nemojte govorit ono što ne stoji zato što vam ne govore prave Prema tome, ne govorite istinu. Ne u lošoj namjeri ali vam krivo prezentiraju podatke i od tog famoznog rada u Ministarstvu uprave nije napravljeno ništa ne zato što ministar nije htio, što MOST nije htio nego niste stigli. Ali opet kažem, niste donijeli niti neku famoznu strategiju, usvojili ste akcijski plan koji je bio rađen i prije vas, dovršili ste ga, hvala vam na tome, usvojili ga na Vladi i točka, novci su bili osigurani prije vas u programu, u konkretnosti i koheziji odnosno u socijalnom fondu ili gdje već, niste ih vi izmislili, postojali su prije vas. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] I prije nas, slažem se, i prije nas jer ste vi za vrijeme vašeg mandata smo ušli u EU i usvojili Program konkurentnosti i kohezije i sva ostala 4 operativna programa. I mi smo tu trebali napraviti veće iskorake, ja se tu apsolutno slažem i slažem se sa g. Pranićem da je uprava zasigurno problem koji je možda jedan od najvećih problema kad govorimo o funkcioniranju države. Fond u Ministarstvu regionalnog razvoja je takav kakav je, može li biti veći, može, kakav je bio ogroman i nemojte govorit i vi kao gradonačelnik Vrgorca da nemate korist od europskih fondova, taj vrtić trebamo popunit na 100 drugih načina ali novce koje ste dobili za vrtić, za cestu, aglomeraciju ili neku drugu stvar, to treba dobit Vrgorac, dobili ste zahvaljujući programu ruralnog razvoja, kohezijskog fonda ili nekim drugim fondovima, ne bi ih dobili da nema tih fondova. Hrvatska puno više povlači iz EU nego što uplaćuje u proračun EU i to su ti benefiti u svemu tome, to je baš točno i baš je tako. Fiskalna decentralizacija, ja bih volio vidjet vas iako vjerujem da ste vi svijetao primjer ali i sve ostale načelnike i gradonačelnike u Hrvatskoj gdje su potrošili ove 2 milijarde kuna. Neke općine i gradovi imaju i 100% veće izvorne prihode, gdje su potrošili novce?

Povrijeđen je Poslovnik 238. gdje kaže ministar da MOST nije napravio ništa. Pa ja bih se u ovome dijelu samo kazao da, vi ste ministre i vaša Vlada napravili sve, predali ste INA-u u Mađarske ruke a govorili ste da nećete, iselili ste 2/3 Hrvatske, nastavilo se iseljavanje, samo ste 17% sredstava povukli iz EU fondova i na dnu smo EU po povlačenju sredstava kohezijske EU [[Upadica Brkić: Zahvaljujem kolega Bulj.]] Dalmatinsku zagoru, Slavoniju ste Što se tiče povrede Poslovnika, ponovno ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika, temeljem članka 240. stavak 2. oduzimam vam riječ do kraja ove rasprave. ... [[Upadica se ne čuje.]] Imamo još jednu povredu Poslovnika poštovani kolega Panenić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Ministar je povrijedio Poslovnik točku 2., 3., 8. kada je rekao da ovi fondovi zapravo dolaze iz EU, sve do sada, sve i premijer i ministri govore da je to HDZ je osigurao. I sada ja zapravo prvi put čujem i smatram da ne bi to bilo točno i da tvrde da je to zapravo SDP na kraju osigurao. Tako da nešto meni tu ne štima u ovim riječima što je ministar izgovorio. Zahvaljujem poštovanom kolegi Paneniću, također ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika temeljem članka 239. svjesno ste ušli u to, izričem vam opomenu. Izvolite. Kolegice i kolege, slušajući obrazlaganja predstavnika Vlade, potpredsjednika Vlade gospodina Tolušića koji je ovdje centriran i kao da ga je premijer čuvao nekoliko mjeseci i poštedio od aktivnosti pa je sada dobio iznenada napad energije da nam objasni neke stvari u sitne noćne sate. Čuo sam jedan podatak koji mi je dosta nevjerojatan, kaže potpredsjednik Tolušić Hrvatska rast BDP-a 2,6% a Njemačka 1,8% I tu nas potpredsjednik Tolušić gurne ispred Njemačke. I sada ovi koji nas sada gledaju i slušaju doma, vjerojatno ih nema baš previše, mogli bi pogrešno tumačeći ovu činjenicu zaključiti da je Hrvatska bolja u biti od Njemačke i da ova Vlada bolje Plenkovićeva radi i od gospođe Angele Merkel i da su u biti u zabludi svi oni koja odlaze u Njemačku. Pa zbog čega onda ti ljudi odlaze u Njemačku kada Hrvatska u biti bolje radi i njima samo treba pustiti govor gospodina Tolušića od malo prije o autobusima od Zagreba do Bregane i svi će se vratiti nazad. Samo tih 5 minuta treba pustiti da gospodin Tolušić kaže ovih par činjenica, ljudi će sami iskakati kroz prozore, neće, neće morati kondukter ni vrata otvoriti, vjerojatno će ljudi izaći van. Ali da se malo pozabavimo konkretnim podacima i da vidite koliko je to u biti slab i nikakav rast i koliko zaostajemo za Njemačkom, treba samo usporediti BDP po glavi stanovnika u Njemačkoj i u Hrvatskoj i to je razlika 44 tisuće dolara na 13 tisuća dolara, to je znači 4x manje. Ovim intenzitetom koji nam je rekao gospodin Tolušić, Hrvatska će vjerojatno stići Njemačku za 200 godina. Znači kada bi nastavili rasti 1% više od Njemačke narednih 200 godina stigli bi Njemačku u sadašnjoj njihovoj razini. Znači ako je to perspektiva gospodine Tolušić što nudite hrvatskim građanima da 200 godina čekaju da žive kao što Nijemci žive danas, pa maknite se odmah sami iz Vlade, ne zaslužujete uopće tu sjediti. Hrvatska bi trebala rasti po postocima, 4, 5%, pa mi smo na užasno niskoj razini razvijenosti. I moramo imati brži rast ne jednom nego 3 ili 4 puta nego što to ima Njemačka kako bi kad-tad uhvatili taj vlak. Sa te strane, ja ne znam, vi ste vjerojatno agronom pošto ste ministar poljoprivrede ali nije teško se educirati i pogledati podatke i napraviti, ekonomist a onda sam malo zabrinut, nadam se da nije neki Banjaluka fakultet ili nešto. Ali sa te strane mi je malo, ja bih rekao čudno da baratate sa tim podacima na ovaj način a da niste svjesni u biti šta govorite. Šaljete poruku građanima RH, da će 200 godina trebati čekati ne bi li uhvatili Njemačku i na taj način, na taj šaljete poruku u biti da Vlada ne radi dovoljno dobro i da ne radi na način na koji bi trebala raditi. A ono šta je također bitno i šta treba istaknuti da što se tiče i europskih fondova i svega onoga šta Hrvatska koristi u ovom trenutku, da smo mi još uvijek u debelom minusu. Znači što se tiče povlačenja novca i što se tiče uplata Hrvatske ok, možda je neki plus ali kada pogledate šta plaćamo sa tim novcem koji povlačimo iz EU, koliko plaćamo uvoza u RH, Hrvatska još uvijek debelo subvencionira EU i to je najveća tragedija koja se nama u ovom trenutku dešava. Ukoliko želimo se pokrenuti naprijed, moramo biti puno efikasniji, puno energičniji i moramo napraviti određene stvari koje bi naši građani danas sutra osjetili na svojoj koži. I tu ne govorim samo o vrtićima jer vidim da su vrtići sad glavna stvar. Tu govorim o projektima koji će pokrenuti industriju, koji će pokrenuti inovacije. RH ima manje inovacija u jednoj godini, nego prosječna korporacija na razini EU. Hvala lijepo. Ja bi vas lijepo molio da u svojim raspravama ne omaložavate bilo koga, niti bilo koji poziv, pa tako ni agronome, a to da li je netko agronom ili ekonomist ili nešto drugo, ne znači da ne radi dobro svoj posao jer ni vi niste bili poduzetnik, pa ste dobro radili posao ministra poduzetništva. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade s državnim tajnicima, kolegice i kolege, dakle, u zemlji parlamentarne demokracije svaka stranka ili pojedinac ide sa svojim programom na izbore i zapravo birači su oni koji mu daju ili uskraćuju povjerenje. Kada to povjerenje dobije, Vlada tih 4.g. i zapravo treba, trebao bi izvršiti onaj program koji je obećao pred svojim biračima. To se nažalost često ne dogodi i onda ti isti birači tu stranku ili tu Vladu pošalju u oporbu da bistre svoje politike, zapravo da rade ono što su obećali, a nisu izvršili. E tako se zapravo dogodilo sa SDP-om i njihovim koalicijskim partnerima jer oni su puno toga izobećavali, nisu izvršili i onda su ih ti birači kaznili i poslali ih u oporbu da konsolidiraju stranku i to vrijeme u oporbi iskoriste za svoju prepoznatljivost za bolju kvalitetu građana.

Ja i ne znam koja je ovo interpelacija po redu, sigurno neka peta ili šesta, ali u svakom slučaju bit ćete zapamćeni kao interpelacijska oporba. Danas raspravljamo o Interpelaciji o radu Vlade RH radi neuspjeha Vlade RH u provođenju strukovnih reformi i po onome što smo i danas čuli i razgovarali zapravo o tome, vi 10% onih zastupnika koji su potpisali ovaj zahtjev za interpelacijom, govore zapravo da se ne radi ništa po mirovinskoj reformi, po poreznoj reformi, da je javni dug porastao za 3,7% odnosno da je na razini od 300 milijardi kuna, da je smanjen rast BDP-a i tome slično, što bi zapravo značilo da je ovaj papir i ova interpelacija… [[Govornik se ne razumije]] znači, potpuno bezvrijedan s obzirom da se puno stvari u međuvremenu dogodilo. Vi nadalje kažete da treba natjerati Vladu u provođenju tih reformi, a da se to ne može akcijskim planom i da niste za prihvaćanje tih akcijskih planova, već da bi trebalo osnovati nacionalno vijeće kroz parlamentarni nadzor koje bi trebalo biti sastavljeno od stručne javnosti, akademske javnosti, poslodavaca, Sindikata i predstavnika medija koji bi zapravo kontrolirali nacionalni program reforme odnosno program konvergencije. E sad, da ste pozorno pratili godišnje izvješće Vlade od listopada 2018.g., tu se zapravo dalo isčitati sve ono što je tada i predsjednik Vlade g. Plenković govorio u ovom Visokom domu gotovo pola sata, dotičući se zapravo svih segmenata ovoga društva, o čemu su zapravo govorile i moje kolege, a ja se ne želim puno ponavljati u ovoj raspravi. Ono što me možda potaklo u raspravi kolege Pranjića koji je zapravo metaforički htio kazati ova strana lijeva ili ova desna strana zapravo stalno nešto govore, ali ništa ne rade, to bi izgledalo kao da je ovdje Izrael, tamo Egipat, a unutra je Gaza, područje Gaze ili Palestina u kojem ste zapravo vi kao MOST. I kad govorite o djelu javne, reforme javne uprave kolega Praniću, ja bih volio recimo da ste vi iznijeli konkretne stvari koje bi se mogle napraviti vezano recimo za javnu upravu. Reći ću vam, vaša ministrica i ministrica iz MOST-a kada je bila, mi smo tada trebali napraviti jedan jedinstveni centar za naknade i dobili smo sredstva od Svjetske banke, ni manje, ni više, nego 70 milijuna EUR-a. Tada je ministrica kupila za nekih 5 ili 6 milijuna EUR-a računala i računalne opreme i mislim da je to i dan danas u Ministarstvu uprave, danas kod g. Kuščevića. Dakle, uopće se nismo pomakli vezano za to. S obzirom da vi dolazite iz lokalne uprave i područne, mi smo kroz taj jedinstveni centar za naknade, to je jako dobro zamišljeno, krenulo je, moram reći, od SDP-a, to je bio jedan izvrstan prijedlog da zapravo svaki građanin kroz onaj OIB da država može kontrolirati svakog građanina po dobivanju naknada po bilo kojoj osnovi, dakle, sa razine općine, sa razine županije, sa razine države, škola, kod stipendija, socijalnih davanja i svega sličnoga, što je izvrsno zamišljen projekt. Tada je zapravo vaša ministrica djelom zaključila da ti ljudi nisu osposobljeni uopće to provesti jer niti nemaju onu osnovnu računalnu obuku. To vam govorim iz razloga kad govorite da bi se mogao smanjiti 10 ili 15 000 ljudi iz javne uprave, da to nije baš tako lako napraviti preko noći jer i vi ste svjedok tome da mnogi ljudi, pa i u našim ruralnim sredinama koji rade u FINA-i, u domovima zdravlja, još dan danas ručno rade određene stvari i teško ih je prilagodit. Dakle, to nije jednostavno. S druge strane, ja i vi vrlo dobro znamo, a i ovdje svi kolege u HS, dakle, kada biste napravili usporedbu Ureda državne uprave za gospodarstvo splitsko-dalmatinske županije i Upravnog odjela za gospodarstvo u splitsko-dalmatinskoj županiji i ne znam koliko bi ljudi zapravo znalo koje su obaveze i zadaci Ureda državne uprave za gospodarstvo, a koji su zadaci i poslovi Upravnog odjela, dakle, sama logika nalaže da jedno ili drugo morate ukinuti jer su to paralelizmi. Dakle, ukidanjem Ureda državne uprave i pripajanjem toga županiji, imali bismo učinkovitije i ekspeditivnije županije. Istina je da je ovdje kolege napadaju puno više županije, nego Urede državne uprave. U Uredu državne uprave, recimo u Splitu, imate 409 zaposlenih osoba, a u županiji imate oko 189. Dakle, to je velik, velik, al je ogroman broj, dakle, ili ukinuti jedno ili ukinuti drugo, to je bio prvi korak, drugi korak su bile agencije koje su bile nepotrebne smanjivanjem ministarstava, jedna od učinkovitija javna uprava, dakle, to je glede onoga što vi govorite. Što se tiče određenih pokazatelja makroekonomskih pokazatelja u RH ja ću se dotaknuti samo dva zbog vremena koje mi ističe. Dakle, kolega Šuker je govorio o poreznoj reformi koja je stvarno dobro osmišljena, sigurno je analitički dobro napravljena tada iz Ministarstva financija, išla je u 3 kruga, on je govorio o sredstvima koja su zapravo ušteđena odnosno od kojih su oslobođeni kako građani, tako i poduzetnici. Ja ću vam samo reći recimo stupanje na snagu od 1.1.2019.g., dakle, samo smanjivanjem PDV-a s 25 na 13% i potrošačke košarice koja je bila vezana za svježe i zamrznuto meso, voće, povrće, pelene, pa i dijelom i 5% PDV-a na lijekove je sigurno značajna ušteda građanima. Govorili smo tada da je moguće da određeni prehrambeni lanci ili trgovački lanci neće spuštati svoje cijene, što se dalo čuti i naslutiti od SDP-a koji je rekao da, to je čitao i g. Grbin i statistički pokazatelji pokazuju za mjesec ožujak zapravo da hrana i ti artikli nisu pojeftinili. Ne znam koliko je to relevantno od 1.1.2019.g. u tih 60 dana to vidjeti, ali vidjet ćemo zapravo konačne rezultate i država sigurno ima regulatorne mehanizme kako, neću reći natjerati, ali iskontrolirati taj dio, gdje se država odrekla PDV-a u korist građana, a sada bi trebali zapravo oni koji trgovci ili slične organizacije zapravo stvarati ekstra dobit… [[Govornik se ne razumije]] Dakle, po pitanju porezne reforme izvješće Europske komisije kaže da je učinjen značajan napredak u jačanju fiskalnog okvira. Mirovinske reforme su se mnogi dotakli, ja neću puno, također izvješće Europske komisije kaže da je učinjen značajan napredak.

Znači, kod tih ovrha sa nekih 325 000 građana koji je bilo u blokadi zbog 43 milijarde kuna sveli smo na 274 000 i 19 milijardi kuna u jednom potezu smo 6248 građana deblokirali.

Hvala. poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, nadam se da još imate koju repliku sačuvanu. Dakle, u odnosu na izlaganje kolege Babića koji nas je nazvao interpelacijskom pozicijom, ako sam to dobro interpretirao, moram reć da ste potpuno u pravu. To i jest zadaća opozicije da interpelacijama propituje rad Vlade, utvrđuje ili kritizira političku odgovornost, utvrđuje, onda većina to vjerojatno često odbija, ali rasprava je korisna. Upravo zato što smo inzistirali na promijeni samo jedne poslovničke odredbe, a to je da možemo takvu točku u potpisima staviti na raspravu jer prije bi stavili interpelaciju, onda bi ona stav kiselila bi se u dnevnom redu, a sada smo iskoristili tu poslovničku mogućnost, tako, e, to. E, što se tiče interpelacija, ja sam potaknut vašim izlaganjem pobrojao 5. Dakle, prva je bila o renacionalizaciji INA-e i prodaji 25% dionica HEP-a. Dakle, mi smo bili zbog toga zabrinuti, jel to napravljeno, nije. Dakle, ta interpelacija je bila potpuno opravdana, nešto krupno se najavi i onda se ne dogodi. Druga interpelacija kronološki gledano, bilo je radi postupanja Vlade RH kod ratifikacije Konvencije o nasilju u obitelj, popularne Istambulske konvencije. Jel ta konvencija ratificirana? Je i onda je ta interpelacija povučena. Treća interpelacija je bila zbog, po našem mišljenju, učestale zlouporabe pozdrava „Za dom spremni“, mi smo o tome raspravili. Jel imamo još problema s time?

Jesu li nabavljeni? Nisu, prema tome HS je čak donio zaključak, većina je donijela zaključak da je to bilo fenomenalno napravljeno, ali sam primijetio, ne znam jeste vi, da od te rasprave ministar Krstičević se nekako prestao učestalo pojavljivati u javnosti, prizemljio se, recimo to tako. I ovo je peta interpelacija, znači vidite da smo vrlo restriktivno koristili to pravo za samo ove najzvučnije događaje jel ova je interpelacija potaknuta izvješćem Europske komisije od 2018. za 2017. E sada, ako je izvješće komisije za 2018. koje bude u 2019. bude slično, očekujte još jednu interpelaciju. Prema tome, to što ste vi rekli, je potpuno logično parlamentarno razmišljanje i u tom smislu smo mi na tragu modernih europskih opozicija. E ali rekli ste još jednu stvar, a to je da stranka ide na izbore, da program, dođe na vlast i nakon, e, a koji je program ove Vlade? Koji su to građani glasali, da bi ova vlada, HDZ i HNS i SDSS-a bila na vlasti? Ja sam siguran da takvog nema. Dakle, recimo zamišljam situaciju, izborna kampanja u 2.izbornoj jedinici, potpredsjednik na 14. mjestu, gospodin Hasanbegović na vrh i ja sam sasvim siguran da je gospodin Zlatko Hasanbegović došao na predizborni Klub HDZ-a i rekao sljedeće, glasajte za HDZ da bi ja bio u opoziciji, a Milorad Pupovac, Milanka Opačić i Ivan Vrdoljak na vlasti. Ako se to desilo, evo, sigurno nije bilo ni na jednom skupu gospodine potpredsjedniče, prema tome, ta vrsta političke odgovornosti, opozicije, za interpelaciju postoji, al vlada, prema građanima u ovom trenutku ne postoji, jer takvih građana koji su glasali za ovu vladu nema. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani članovi vlade. Pričamo o uspjesima, odnosno, neuspjesima vlade Andreja Plenkovića. Već sam u ime kluba naveo cijeli niz područja, koja su ruinirana u Hrvatskoj, a sada mogu recimo preći na poduzetništvo, koje jednostavno u Hrvatskoj nikako ne može zaživjeti i u svojoj punoj mjeri. Vidimo da građani su skloniji novce ulagati u štednju, koja često puta nosi manju zaradu, nego što je stopa inflacije, ali njima je to draže, nego jednostavno riskirati u državi, u kojoj je sve neizvjesno. Eventualno će kupiti nekretnine i to je to, ali u poduzetničke vode će ići vrlo rijetko. I dosita postavlja se pitanje, tko uopće želi biti poduzetnik u državi, gdje ga koći beskrajna birokracija, gdje mora plaćati sulude poreze, trošarine i naknade u iznosu do čak 80% prihoda, što znači da u biti mu ništa niti ne ostaje.

Tko uopće želi raditi u državi, gdje mu je glavni državni inspektor provjereni kadar gospodina Brkića i Bandića, notorni rodjak Andrija Mikulić? Koja bi budala ulagala milijun kuna u biznis u Hrvatskoj, davala svu svoju obiteljsku ušteđevinu i u biti bacala ju u more s morskim psima, da taj novac daju i da ga više nikada ne vide, a ne daj Bože da nešto od njega zarade? Kada pričamo dalje o gospodarstvu, imamo slučaju u 2,5 godine ove vlade, da su najavljivane nekakve 3 porezne reforme, 3 kruga, tako se to kaže, valjda ćemo ići do 9 kruga pakla s tim reformama. Pa se recimo, u zadnjoj toj reformi, spominjalo da će od 1.1. biti niže cijene hrane, ja te cijene niže hrane ne vidim, možda ih vi vidite, pa mi recite koje su to cijene hrane niže? Pa se isto tako pričalo da će svaka obitelj dobiti 960 kn godišnje uštede, a vidimo da samo na odvoženju otpada, svaka obitelj gubi dodatnih 1200 kn u 2019. g. da ne spominjem sva ostala poskupljenja režija i života u svakodnevnici. Javnu nabavu, isto tako bolje da ne spominjem, to ću eventualno spomenuti kada bude ova priča o lijekovima, o zdravstvu, da ne idem preširoko, ali samo jedna primjer.

Znači mi plaćamo 10 puta skuplje potrošni materijal nego što ga plaćaju recimo u SAD-u evo i u drugim bogatim zemljama. Mi imamo 350 milijuna kuna, da platimo jedan jedini rotor.

Ja sa 350 milijuna kuna, ovu zgradu Sabora 10 puta srušim i iz početka sagradim. O čemu vi pričate, kojih 350 milijuna, kud to ide u čije džepove? Pazite žičara, neš ti građevine. Zagreb ima najskuplju žičaru u svijetu. Pa mi imamo novaca, ljudi božji, pa mi možemo, ne znam, grijati se paliti novce i grijati se na njih koliko love mi imamo. I ja sada vama postavljam pitanje, to je vama smješno, zašto se vaš predsjednik Vlade okružio s nekakvim ljudima kao što je Bandić, kao što je Sacuha, kao što je Glavaš. Pa jel vas mama u čila kada ste bili mladi ne upadaj sine u loše društvo? A vi ste baš takve doveli sa sobom, okružili, pa tko vama uopće vjerovati? Kako možete u svojoj stranci unaprjeđivati Andriju Mikulića i Božidara Kalmetu. To vam je sad novi tajnik stranke, desna ruka Gordana Jandrokovića, koji novce u bijelim vrećicama dijeli po trgovačkim centrima. To je osoba koju vi unaprjeđujete. Tako kaže optužnica, ja čitam te optužnice ak vi ne čitate, pratim ta suđenja.

Tko je za to odgovoran ako ne Vlada koja je na vlasti? Isto tako, više nema ministra Pavića, tu je njegova tajnica gđa. Burić, gospodična ne znam ni ja, kao oni su pričali o nekakvoj mirovinskoj reformi. I šta smo dobili od te mirovinske reforme? Pazite, vi reformu koja smanji omjer mirovine i plaće i to se prikazuje uspjehom, smanji omjer i kaže, evo sad imate dostojanstveni život, to vam je reforma, sad smo uspjeli. To je recimo koda ja sad vama dam 100,00 kn i vi mi vratite 90 i ja velim da sam na dobitku.

Burić, u stvari legalizirali eutanaziju, to je uspjeh vaše Vlade, a nikakvo dostojanstvo niste vratili umirovljenicima, još ste im manje omogućili nekakav normalni građanski standard. Daljnji uspjeh ove Vlade je taj što se odriče svega što je hrvatsko, sve što je hrvatsko, to se baca u smeće. Prodali smo izvore vode za koncesije od 3 lipe po litri, pazite, 3 lipe po litri mi dajemo koncesiju strancima za vodu. Od 2020. davat ćemo poljoprivredno zemljište strancima, dali smo im INA-u, dali smo im T-com, dali smo im Agrokor, dali smo im kompletnu farmaceutsku industriju, nema jedne jedine farmaceutske tvrtke ili Veledrogerije koja je u vlasništvu RH.

Odričete se hrvatske kune, jeste vidjeli koji su ljudi na hrvatskim kunama, Jelačić, Mažuranić, Ante Starčević, to ćete baciti u smeće, šta će vam to, pa vi imate vaše, vi ćete Junkera, Tajanija, Merkelicu, to će bit nove hrvatske kune. Ljubimo skute i potplate briselskih klaunova i zadriglih bankara umjesto da poštujemo vrijednosti na kojima smo gradili svoju državu 1400.g. Nažalost, ova Vlada je izdala sve ideale na kojima je nastala hrvatska država. Otvorila je jednu povampirenu kastu koja grabi sve što može dok na kraju ne proguta i samu sebe i još onda gradite spomenike i dajete imena ulicama ljudima koji su opljačkali RH. Evo, ja ću vam dat prijedlog za novi spomenik, napravite jednoga spomenik birokrata, neka se zove uhljeb kleptomanović i hrvatskoga prosjaka i kako mu taj uhljeb izvlači iz džepa i zadnju kunu, odlijte ga u bronci u 1000 primjeraka i postavite ga u sva prazna hrvatska sela u Dalmatinskoj Zagori, Slavoniji i Lici [[Upadica: Zahvaljujem…]] da to bude spomenik vaše [[Upadica: kolega Bunjac]] vladavine u 21. stoljeću [[Upadica: Prelazimo na…]] Hvala. repliku, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Bunjac, zaista je smiješno odnosno žalosno gledati kako se Vlada hvali povećanjem mirovina od par kuna, a istodobno prešućuje odnosno ne naglašava, ne viče na sav glas da su podigli cijene vode, struje i plina i grijanja, znači, toplane i da će zapravo kroz režije izbiti tim umirovljenicima puno više nego što su im dali kroz tobožnje povišice i zapravo je životni standard umirovljenika sve gori i gori, ljudi ne mogu živjeti od mirovine i Vlada pokušava servirat priču o tome da dozvoljavaju umirovljenicima 4 sata rada uz mirovinu.

Pa evo, često kada dođemo u trgovinu, promatram hrvatske umirovljenike šta kupuju. I znate s čime plaćaju? Plaćaju sa onim lipama od 5 i 10 lipa, ima torbicu i unutra ima te po 5 i 10 lipa, one plehnate i s time plaća, s time plaća, to je njemu, on to skuplja pažljivo i onda ode i kupi jednu stvar, recimo paštetu ili kilu banana. I onda kaže naša Vlada umirovljenici žive dostojanstveno. Ja sam siguran da čak ni roditelji članova Vlade ne žive dostojanstveno, a kamoli neki ljudi koji nemaju takvo ugledno potomstvo. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite.

Što se je dogodilo, šest mjeseci nakon ulaska u HDZ ja sam došao u Gundulićevu, tada je već HDZ došao na vlast i rekao ja bi se ispisao iz stranke, pitam me gospođa zašto, a ja kažem, pa zato jer sve ono što sam ja vjerovao da će HDZ napraviti, ona jamstvena kartica HDZ-a Sanaderova i pod utjecajem medija, ja sam stvarno vjerovao da će on to napraviti, ja sam shvatio, da je to laž i htio bi se ispisati i tu je moja slikovito rečeno, karijera u HDZ-u završila. Međutim, u tom trenutku, ja sam se možda činio kao luđak, a Sanader kao pametan čovjek. Međutim, kotač povijesti se okrenuo u takvom smjeru, da je maloprije spomenuti u zatvoru, a ja danas u Hrvatskom saboru. I upravo zato sam vam htio pročitati jedan dio iz Psalama 118. koji kaže ovako „Opkoliše me stegnuše me“, kažu „ u ime Gospodnje ja ih uništavam, opkoliše me kao pčele“, kažu „gurahu me, gurahu da me sruše, ali mi Gospod pomože. Moja snaga i moja pjesma je Gospod, on mi je spasitelj. A zašto vam to govorim? Zato jer ja kada bi se našao u problemima uvijek bi se okrenuo stvoritelju, svevišnjem, a Ivo Sanader, umjesto da se okrene pravom i živom Bogu, on se okrenuo svojim suradnicima u HDZ-u jer ovo je da ga ti ljudi vole i da su mu ti ljudi prijatelji. Međutim, ono što me najviše danas boli je sljedeće, oni se smiju tome što je njihov bivši predsjednik dojučerašnji u zatvoru i ne samo da se smiju, nego kažu da Ivo Sanader je kriminalac, a mi smo svi pošteni. To je priča koju danas ima HDZ. Znači oni govore, HDZ je ugledna stranka, HDZ je stranka u biti poštenih, ali Ivo Sanader, ti si kriminalac. I ja se pitam, kako Ivo Sanader, kako on može mirno gledati da oni ljudi s kojima je po mome sudu skupa krao, sada zauzimaju najveće pozicije vlasti i u državi i u stranci, dok u isto vrijeme on čami u zatvoru? Gospodine Sanader, ja vas pozivam da prestanete šutjeti, da progovorite konačno o tim crnim fondovima i da ne dozvolite da vas vaši stranački ha, da li ih mogu nazvati prijatelji, možda bolje neprijatelji, da vas gurnu, slikovito rečeno, niz stepenica. Smatram da je vama učinjena dvostruka nepravda, s jedne strane vam je učinjena na način, da ste vi osuđeni i u zatvoru, a oni koji su se skupa s vama obogatili kroz članstvo u vašoj stranci, oni su i dalje na slobodi i uživaju u svom tom bogatstvu. Pa gospodine Sanader, do kada ćete ih štiti i pokrivati? Gospodine Sanader, ja vjerujem da je vama, ako vam već nije stalo do istine, stalo barem do pravde. Pa dajte, onda recite istinu i budite vi pokajnik, vi budite ti koji će svjedočiti protiv drugih članova HDZ-a a ne da oni svjedoče protiv vas. Kada je bila ova vlada inaugurirana Plenkovićeva, ja sam rekao, tada povijesne riječi, ja sam rekao nije Ivo Sanader jedini koji je krao u HDZ-u. Ali ono što se sada stvara slika jest da je on jedini krao. Dobro nema presude, ali optužnica je vrlo ozbiljna, ono, terete ga za teške stvari. Poštovani kolega Pernar, evo, punih 5 minuta sam vas pustio da govorite, iako ne govorite o temi točki dnevnog reda. Ja vas upozoravam da se vratite na temu, koja je predmet rasprave i da ne govorimo o nekim drugim stvarima. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, htio sam vam reći, da je ovaj svijet prolazan, naši životi su prolazni i naš zastupnički mandat je prolazan i se ovo je u biti prolazno.

Izvolite. Htio bi reći, da ova vlada, vodi zemlju u propast i to svi znate. To vidite po demografskim pokazateljima, da u zadnjih 150 g. nije bilo ovako malo rođene djece. To vidite i po tome da je industrijska proizvodnja u padu. To vidite po tome, što ste već ugasili rafineriju, a sada gasite i brodogradilišta. To vidite po tome što ljudi se iseljavaju svakodnevno iz zemlje. To vidite i po tome, što pravosuđe i dalje HDZ štiti i pokriva i zapravo država danas, koristi pravosudni sustav, odnosno, ja bi rekao ovako, da po mojem sudu, HDZ danas koristi pravosudni sustav za obračun sa unutarstranačkom opozicijom i iz tog razloga je Sanader gurnut niz stepenice, a gospodin Kalmeta uzdignut i u stranačkoj hijerarhiji, a biti će kasnije i u državnoj. I želim reći, da takvo vođenje institucija, kakvim HDZ sada vodi, je pokušava krivnju za sve nedaće svaliti na jednog čovjeka, tog nesretnika, a zahvaljujući tom istom čovjeku su oni svi mnogi, tu gdje jesu, mnogi su bili ministri njegovi, to smatram licemjernim.